Pane ministře, můžete potvrdit, že na post provozního ředitele jste přijal jistého pana Maříka? Můžete sdělit, zda se jedná o tutéž osobu, která v minulosti působila na správě Chomutov, dále na generálním ředitelství, provozní úsek, a následně jako poradce generálního ředitele Poruby? Je to pravda?

Je už dotyčný mimo pracovní poměr? Ano, či ne? Pane ministře, nevíte náhodou, zda se okolo vašeho resortu nepohyboval člověk známý svojí vazbou na pana Rittiga? Pány kolegy z ANO bych upozornil, že se údajně zaštiťoval jedním z vás. Pane ministře, vycházím ze zápisu odborářů.

Nebojíte se, že až tohle všechno zjistí orgány Evropské unie, zastaví nám čerpání všech dotací? Situace je o to horší, že Ministerstvo dopravy už zřejmě zcela ztratilo kontrolu nad ŘSD. Do personálních otázek samostatné organizace zasahují lidé vně této instituce bez zákonných pravomocí a odpovědností. Za éry pana ministra Prachaře z hnutí ANO, bude líp už na některých místech je dokonce i třetí vlna zaměstnanců. Pane nepřítomný premiére vlády přítomný, omlouvám se.

Jak dlouho ještě? Za další. Legislativa chaos v přípravě nových staveb, destrukce dlouhodobě připravovaných investic. Legislativní úsilí Ministerstva dopravy a vládní koalice.

Jako velké vítězství koalice bylo ohlášeno protlačení novely zákona o urychlení výstavby liniových staveb. Pan ministr se do novelizačního úsilí vrhl skutečně s velkou energií. Svůj záměr nejdřív kvůli PR veřejně vyhlásil, tím zastavil veškeré výkupy pozemků, dokonce došlo ke stornování už dojednaných smluv. Majitelé oboustranně podepsané smlouvy údajně již neodeslali investorovi. Následně pan ministr zastavil všechna vyvlastňovací řízení. Pan ministr z důvodu neznámého zastavil zpracování znaleckých posudků na cenu pozemků. Pochybuji o ústavnosti této novely. Zakládá nerovné postavení majitelů při výkupu pozemků. Obsahuje v sobě velký korupční potenciál při indikaci regenerace šedé zóny velmi aktuální.

Občané totiž nerozlišují, zda přicházejí o pozemek v zájmu státu, kraje, nebo obce. Mám velké indicie, že při komunálních investicích teď odmítají jednat, pokud nedostanou šestnáctinásobek. V zákoně o vyvlastňování je totiž uvedeno, že vyvlastňovat lze až po vyčerpání všech ostatních možností.

Jak jste, pane ministře, hájil potřeby rezortu? Proč jste jasným způsobem nedefinovali péči řádného hospodáře? Proč jste po vzoru ostatních zemí nezvýšili limity víceprací? Kolik dalších měsíců budete potřebovat na prosté parametrické změny zákona? Kolik roků budete potřebovat na implementaci nové evropské směrnice, která výrazně liberalizuje podmínky při zadávání a realizaci veřejných zakázek? I když je to v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, proč na současnou nedostatečnou technickou novelu mlčíte? Jak se shodují vaše stesky na legislativu s hlasováním o novele zákona o vlivu staveb na životní prostředí? Vždyť to, co doputovalo do Sněmovny, je další ranou rezortu stavebnictví v krizi. V jakém stavu je prosím příprava vámi ještě letos slibovaného zákona o liniových stavbách? Co si vlastně, pane premiére, na těch všech vašich tripartitách vykládáte? Možná ano. Odborářům to také šlape. Vám také. Panu Hanákovi asi taky. České ekonomice ale nikoliv. Pane premiére, domníváte se, že pan ministr Prachař bude schopen zajistit legislativní proces u zákonů podstatně složitějších, než jsou zákony o zadávání veřejných zakázek, značky na přání a podobně? Jak chcete lidem garantovat, že zvládne například velice komplikovanou legislativu kolem bezpilotních letadel? Všichni, kteří se v oblasti výstavby liniové infrastruktury pohybují delší čas, vědí, jak věcně a zejména časově náročné je získání územních rozhodnutí o umístění stavby, stavebních povolení, výkupy potřebných pozemků. Tomu však předchází často úmorné projednávání zásad územního plánu a vlastního územního plánu. Dnes bez konsensu s politickými reprezentacemi obcí a krajů nemáte prakticky šanci v požadovaném časovém úseku stavbu zrealizovat. Tohle však pan Prachař z hnutí ANO zřejmě nechápe, jinak by se nenechal strhnout k neuváženým výrokům a krokům. Za mnohé. Pražský okruh stavba 511.

Na projektovou přípravu byly vynaloženy desítky milionů korun. Před časem Nejvyšší správní soud zrušil zásady územního plánu pro tuto stavbu, mimo jiné, což je nyní řešeno, a územní plán ale ponechal v platnosti. Aktivisté využili jako v mnoha jiných případech formálního pochybení.

Myslíte, pane předsedo, že by poslanci z hnutí ANO mohli buď být ticho...

Pane ministře, pokud jste odborník na svém místě, jistě nám sdělíte, jaká je klíčová role pražského okruhu.

Kolik myslíte, že bude z dopravní zátěže na 511 tvořit tranzit? Pokud na obě otázky odpovíte správně, uvidíte, jaké nesmysly hlásáte. Pominu kuriózní argument vašeho šéfa z televize, že důvodem je skutečnost, že v trase stávající varianty vlastní pozemky Pavel Bém. Dámy a pánové, dopravní stavby se připravují pro horizonty společnosti dvě stě roků.